Vážené kolegyně, vážení kolegové, klub Starostů a nezávislých podpoří sněmovní verzi, a tedy zachování informačního příkazu.

Jsou ovšem známy případy, kdy to někteří občané využívají i ke svému obohacení. Je znám případ pana Míky, který žádal o informace po celé republice, napadal tyto žádosti a následně se soudil o finanční vyrovnání, protože nebyl spokojen s tím, jak obce odpovídají.

A není to ojedinělý příkaz. Tím chci říci, nechme tedy informační příkaz a tímto chráníme žadatele o informace. Ale zároveň budu pevně věřit, doufat a žádat Ministerstvo vnitra, aby ochránilo nejenom žadatele, ale právě i poskytovatele informací, kteří jsou v řadě případů šikanováni.

Děkuji. Pan ministr Hamáček. Prosím, máte slovo. Velmi krátce v reakci na pana poslance Bendu i paní poslankyni Kovářovou.

K vám oběma, prostřednictvím předsedajícího.

Nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem. Má zájem paní senátorka? Ano, prosím, paní senátorko, máte slovo. Děkuji za všechny názory, které zazněly.

Pan poslanec Jan Farský se omlouvá z dnešního jednání od 18 hodin do konce jednacího dne.

K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.